Náhradní kartu číslo 18 má pan poslanec Jaroslav Foldyna.

Ostatní by měli být přítomni.

Dále bychom se měli vypořádat s přerušeným bodem číslo 14, což je sněmovní tisk 329, státní dluhopisový program, který jsme v pátek 24. 10. přerušili do dnešního dne. Je třeba rozhodnout, jak s ním naložíme. Tím otevírám rozpravu k návrhu programu schůze a případné jeho změny. Jako první se hlásí předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Než dám panu předsedovi slovo, požádám vás o klid!, vážené paní kolegyně, páni kolegové. Prosím, abyste se ztišili... Ještě jednou požádám o ztišení. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl dvě změny pořadu schůze. Obě se týkají působení naší armády v zahraničních misích.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Potom bod 23, vládní návrh, kterým se upravují některé podmínky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů. Je to sněmovní tisk číslo 308, prvé čtení, a sice na dnešek jako osmý a devátý bod za body, které předkládá ministr průmyslu a obchodu.

Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Zástupci petičního výboru občanů se za chvíli dostaví i tamhle na galerii.

Je to krásný kraj, je to Zlínský kraj, je to samozřejmě kraj můj a rád bych se při této příležitosti, kdybychom odsouhlasili tento mimořádný bod nechceme z toho dělat politiku, říkám předem.

Jsou to například otázky typu jaká vojenská technika, v jakém objemu je tam uskladněna. Jsou to otázky, jakým firmám, za jakých podmínek byly v areálu objekty pronajaty. Jsou to otázky typu, jakým způsobem byla zabezpečena a kontrolována bezpečnost areálu. Pane předsedo, znovu požádám Sněmovnu o klid. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, případné hloučky a diskuse na jiné téma přesuňte do předsálí.